Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Nyní se budeme zabývat bodem číslo 15.